Ti lidé byli znejistěni, dopisovali si a utekl nějaký čas. Na to my odpovídáme, že tam je to explicitně napsáno. Když to tam najdete, koho by to zajímalo, penále a smluvní pokuta se pro účely odstavců 1 až 9 považuje za příslušenství. Druhá věc: exekutoři někdy neříkám vždycky odpovídali pozdě, a někteří vůbec. Toto je jedna z mála norem, která platí od do, to znamená, jednou začne, skončí a pak už se nevrátí.

Takže on má vlastně dneska...

Třetí věc je komunikace, osvěta. To si myslím, že v této chvíli máme, že jsme na tom dobře. Předtím to byl, jak jsem řekl, jeden z třiceti pozměňovacích návrhů a mohlo to zapadnout.

Praha by mohla být dobrým příkladem pro všechny kraje.

Ale pozor, Praha a to musím tady fakt skutečně pochválit, já jsem opoziční zastupitel šla ještě dál. My jsme v Praze vytvořili metodiku, celou metodiku, kterou by bylo dobré, aby případně převzaly ostatní kraje, obce a podobně. V té metodice máte úplný detail toho, jak milostivé léto probíhá, kdo je veřejnoprávní věřitel, ten oprávněný, jak to lze využít, na koho se naopak ty věci, to milostivé léto, nevztahuje, ale pozor, my jdeme do takového detailu, že u jednotlivých městských firem, kam to spadá, tady máte normálně rozbor. Jací exekutoři vymáhají černé jízdy, je tady na ně kontakt, mail, mobil.

A to je věc, kterou my skutečně ovlivnit nemůžeme.

Děkuji za podporu, chtěl bych poděkovat i ministerstvu za komunikaci, která se vedla.

Děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.